Tolik asi to nejpodstatnější z tohoto návrhu novely zákona. Já bych chtěl poprosit ctěnou Sněmovnu, kdyby zvážila propuštění novely tohoto zákona do druhého čtení. Jsme za polovinou funkčního období této Poslanecké sněmovny.

Jsme si vědomi toho, že z hlediska rozpočtových dopadů ta opatření, která jsme navrhli, jsou nemalá.

Ale zároveň je tento návrh zákona možno použít jako nosič pro některé výstupy z té, řekněme, široké Komise pro spravedlivé důchody, která pracuje na některých návrzích.

Děkuji za pozornost a těším se na debatu. Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat.

Chtěla bych tedy říct, že předkladatelé odhadují dopad ve výši 35 mld. korun ročně, kdy spoléhají na kompenzaci ve formě sníženého nároku na výplatu sociálních dávek, nějak však nedoložili způsob výpočtu finančního dosahu, uvedená čísla řádně neodůvodnili a nenavrhli zdroje, ze kterých by se předpokládaný deficit mohl pokrýt.

Předložená novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení. Pokud by mělo dojít k okamžité aplikaci změn, znamenalo by to nové posouzení všech vyplácených důchodů, a tedy miliony nových rozhodnutí.

V rozporu se současnou snahou o prosazení zásad rovného zacházení mezi muži a ženami v oblasti sociálního zabezpečení, prosazuje předložená novela zcela opačné principy. Účinnost novely jako celku je navržena na první den sedmého kalendářního měsíce od jejího vyhlášení, což zdaleka nepostačuje k implementaci všech výše uvedených změn. Bylo to tady už řečeno a já to musím zopakovat, za účelem mezistranické diskuze nad systémovými zásahy jednotlivými dílčími změnami důchodového systému byla programovým prohlášením vlády vytvořena Komise pro spravedlivé důchody. Navrhovaná opatření popírají základní principy důchodového pojištění a návrhy jednotlivých změn nejsou vzájemně provázané, a návrh tak lze celkově

Já také děkuji. Ještě zopakuji tedy jednou. Návrh tak lze celkově označit za nekoncepční.

Děkuji za pozornost.

Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové.

SPD shodou okolností dnes představila svůj klíčový projekt Rodina na prvním místě. Propopulační a prorodinná opatření jsou z našeho pohledu naprosto zásadními kroky nejen pro udržitelnost našeho důchodového a sociálního systému jako takového, ale vůbec pro udržitelný rozvoj celé společnosti a státu. Nejedná se zdaleka jen o přímé finanční nástroje a finanční opatření. Musíme podporovat tradiční vícegenerační rodinu, rodičovství, mateřství, otcovství a manželství takříkajíc napříč jednotlivými oblastmi veřejných politik a veřejného života. Mezi tyto prostředky zcela jistě patří i navrhovaná úprava tzv. vyloučené a náhradní doby rodičů pro účely důchodového pojištění. Nesmí však samozřejmě zůstat jen u tohoto kroku, a to jak v oblasti důchodů, kde je třeba aktuálně řešit otázku nejnižších penzí, invalidních důchodů, nákladů na bydlení a zdravotní péči, tak i v širším ohledu, kdy musíme začít činit české právní a hlavně společenské prostředí mnohem vstřícněji vůči našim rodinám.